Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava... To znamená, přerušili jsme tento bod před hlasováním o přikázání dalším výborům k projednání a dám slovo s přednostním právem paní poslankyni Černochové. Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že jsme si tady na předminulém zasedání odhlasovali přítomnost paní ombudsmanky Šabatové, kterou tady nevidím, stejně jako tady nevidím pana ministra pro lidská práva, který by u toho bodu měl být přítomen, protože je to prostě záležitost, která tady vyvolala celou řadu různých dotazů, a neznamená to, že když se ukončilo procedurálně projednávání toho bodu, že teď třeba nevystoupí nějaký ministr, neotevře znova rozpravu a nebudeme se znova o tom bavit. Takže já navrhuji přerušení tohoto bodu do doby, než tady bude paní ombudsmanka Šabatová a pan ministr pro lidská práva Dienstbier. Dobře, děkuji. Ještě s přednostním právem, než dám hlasovat, se hlásí pan předseda Sklenák. Já nechci komentovat vystoupení předřečnice. Pouze se omezím na konstatování, že byla ukončena obecná rozprava, tisk jsme přikázali garančnímu výboru a bylo přestávkou přerušeno projednávání právě v okamžiku, kdy jsme měli pouze hlasovat o přikázání dalším výborům. Takže myslím si, že přítomnost ani paní ombudsmanky ani pana ministra v tuto chvíli by nebyla předmětná. Já to beru jako procedurální návrh a dám nyní hlasovat.

Jinak máte pravdu, pane předsedající, ale neměl ani co mluvit pan předseda Sklenák. Pokud vystoupil on, tak by bylo nefér, kdybych nemohl vystoupit i já. My jsme si odhlasovali přítomnost paní veřejné ochránkyně práv po celou dobu tohoto bodu. Nebylo řečeno, že po určitou část, byť hlasování, tady být nemá. O to přerušení jsem poprosil já, protože to hlasování, které nás teď čeká, je mimořádně sofistikovaná materie. Já si nepamatuji návrh, který by byl navržen tolika výborům a komisím jako tento, a my jsme k tomu přistoupili opravdu velmi zodpovědně a zvažovali jsme, pro jaké přikázání hlasovat budeme a nebudeme, a ještě těsně před hlasováním jsme to s přítomnou paní veřejnou ochránkyní práv chtěli konzultovat, leč nemohli jsme, protože tu není a není tu ani příslušný ministr. Tento návrh nám předkládá pan ministr bez práce a on tady není! Vyžádali jsme si přítomnost paní veřejné ochránkyně práv a ona tady není! Já si myslím, že paní kolegyně Černochová má absolutní pravdu a že to prostě nelze bez přítomnosti těchto funkcionářů projednávat. Dobře. Eviduji zde procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti paní ombudsmanky.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji projednávání tohoto bodu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Máte slovo. Jenom skromnou kolegiální žádost na pana předsedu sociální demokracie. Mým prostřednictvím oslovujte prosím! Vaším předsednictvím, pane předsedající...

Než budeme pokračovat v dalších bodech, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dne 7. dubna se omlouvá z pracovních důvodů pan ministr zahraničních věcí Zaorálek, dále 7.

A nyní přistoupíme k dalšímu bodu.